Jen jsem chtěl připomenout, jak je zbytečné to politikaření, které tady někdy předvádíte ve Sněmovně. Jen proto, že to byl opoziční návrh, tak ho bylo sejmout, jen proto, že jste na tom cítili ten marketingový potenciál, na kterém se dají udělat nějaké body, tak jste o rok prodloužili ostudu České republiky ve směnárnách. Je to škoda.